Tento týden má Sněmovna projednávat vládní návrh branné legislativy, která zásadním způsobem mění některé zákony v oblasti obrany. Má to být ve čtvrtek, ale z našeho pohledu SPD je to tak závažné téma, že o tom chceme diskutovat už dnes, protože ve čtvrtek vy to tlačíte zase na sílu a já si myslím, že je potřeba dostatečné množství času, a víme, že to tlačíte tady za každou cenu, aby to prošlo co nejrychleji, nechcete dát prostor opozici ani, aby se to diskutovalo, chcete to zkracovat, to jednání. Nejzásadnější vládou navrhovaná změna je změna kompetenčního zákona, kde se zřizuje na Úřadu vlády mimo jiné nové pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tato působnost je mimořádně silná, mimochodem navíc v době, kdy již je jmenován poradce premiéra pro národní bezpečnost, což je člen ODS Tomáš Pojar.

Do války, povolávání do války, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo bez válečného stavu se souhlasem Sněmovny.

Navíc pětikoalice je chce projednávat ve zkráceném jednání, jak jsem řekl, což takto závažnou věc přece nelze projednávat podle mého názoru ve zkráceném jednání. Jsme jednoznačně proti.

A samozřejmě také řešíme už tady, už řešíme od loňska nedostatek léků v České republice.

Prostě je to fatální selhání premiéra Fialy a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Když už tady pan ministr Válek přišel, tak abyste tady jen tak neseděl a zase si tady nehrál nějaké své hry, ale abyste konečně vysvětlil, jak to vlastně všechno bude. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo.

Děkuji, paní předsedkyně.

Na to jsme se mohli připravit a na to jsme se připravili, a vysvětlím dál, jak.

Možná si vzpomenete, že jsem tady upozorňoval na to, že bychom chtěli v rámci našeho předsednictví zahájit diskusi o společných nákupech léků pro Evropskou unii právě proto, abychom zvýšili odolnost evropského trhu.